Chci se jenom zeptat pana poslance Okamury, jestli dá panu ministrovi přednost, protože pravděpodobně jde o jednu věc? Poprosím všechny poslance, aby se ztišili, aby pan poslanec Okamura mohl hovořit v klidu. Děkuji pěkně.

Nesouhlasíme se zákazem vánočních trhů. Opatření lze realizovat bez nouzového stavu na základě zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona. Je nutné vrátit možnost bezplatného testování, a především soustředit úsilí na ochranu rizikových skupin. Především rizikovým skupinám je nutné umožnit testování na protilátky.

Když je někdo negativní při testování, tak by měl být na stejné úrovni jako očkovaný. Vláda tímto hrubě porušuje práva občanů.

Není žádný důvod pro ukončení testování a pro konec používání antigenních testů. Naopak je potřeba uznávání protilátek a negativních testů jako dokladu bezinfekčnosti.

V případě, že by návrh neprošel, tak navrhuji zařadit tento bod jako poslední bod programu dnešní schůze Sněmovny. V případě, že by ani to neprošlo, tak budeme sbírat 40 podpisů na mimořádnou schůzi. Proto v takovém případě opět vedení našeho poslaneckého klubu osloví předsedy poslaneckých klubů ostatních politických stran tady ve Sněmovně a požádáme je, zdali by se přidali. Děkuji za pozornost.

Ano, je to návrh našeho poslaneckého klubu. Děkuji pěkně.

V případě, že by návrh neprošel, navrhuji zařadit tento bod jako poslední bod programu dnešní schůze Sněmovny. Další, kdo se hlásil s přednostním právem, byl pan ministr zdravotnictví Vojtěch. Pane ministře, máte slovo.

Například v Českých Budějovicích je nejvíce pacientů s covidem hospitalizovaných z celé České republiky.

Vnímáme to, že pokud skutečně v tuto chvíli neuděláme razantní opatření, tak situace do Vánoc by mohla být velmi kritická v rámci nemocnic v České republice.